A ta horní komora tomu nedává takovou vážnost.

Tak děkuji za vysvětlení šoku. Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem se díval neustále do systému, jestli tam náhodou něco se neobjeví.

Ano, také chápu, že se s tím něco musí dělat, ale já nejsem schopen v podstatě v této chvíli vyhodnotit, zda je to dobře, nebo je to špatně. A ani jsme si to ještě nestačili přečíst, takže uvidíme, co bude požadovat klub ANO. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan ministr Jurečka.

Takže možná je to jenom o té komunikaci. Takže si nemyslím, že by to byly jenom hlasy z opozice nebo z koalice.

Také děkuji. Následuje faktická poznámka pana ministra Jurečky.

Takže tato moje prosba je vedena čistě věcně, racionálně, že musíme najít nějakou cestu.

Tak já určitě děkuji za slovo. Na pana ministra práce a sociálních věcí: já jsem také určitě znepokojena tím, byť může se tady teď nějakým způsobem omlouvat, ale včera byl ústřední krizový štáb, nějakým způsobem už signály o nějakém pozměňovacím návrhu byly.

To znamená, že to neplatí, nikde to neplatí.

Když je stav legislativní nouze, nepotřebuji vůbec žádné termíny. A dneska je 14. června a ono to pořád neplatí! Řekněte jim, že to pořád neplatí, že tedy pořád udělujeme status dočasné ochrany podle lex Ukrajiny, která byla schválená před několika měsíci a která vůbec nereaguje na ty problémy, které jsou, jak na sociální turistiku a na další věci. Takže je to nefér, to, co tady říkáte.

Děkuji. Já jenom mám praktický dotaz. Když oni tedy spadnou do toho životního minima, to znamená, že potom budou mít samozřejmě jako všichni ostatní nároky na všechny dávky státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi, ne? Děkuji.

Bavili jsme se také o tom, že až lex Ukrajina skončí po roce, takže pan ministr nám dneska říkal na bezpečnostním výboru, že bude nějaká evropská legislativa přijata.

My to víme. Ale mohli byste se s námi aspoň bavit a takovéto načtené návrhy byste nám mohli alespoň říct. Bylo by to seriózní. Děkuji za dodržení času.

To jenom, že výše částky humanitární dávky bude pro dospělého a pro dítě odvozena od částky životního minima.